A ona nefunguje. A taky musí přestat rozdělování lidí.

Protože v téhle té době skutečně potřebujeme držet při sobě. Děkuji.

Tak děkuji. A nyní pan poslanec Svoboda. A připraví se pan poslanec Běhounek. Je tady s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher.

Děkuji za slovo. Mně nezbývá, než se zase přihlásit na faktickou a reagovat. On už částečně na to odpověděl pan předsedající.

Takže to zase na mikrofon vypadá, že z koalice to nikoho nezajímá a z opozice ano. Paní kolegyně, já jsem to tady neotevřel. Ono to pak je totiž v tom mediálním prostoru a působí to jinak, než jak to je. A kdybych měl vzít ten kontext, tak on to pan kolega asi ví, proto už stojí, možná na mě bude reagovat. Tak pro kontext taková paralela. My když jsme v Praze chtěli zařadit bod podpora podnikání v době koronaviru, tak ani přes dva pokusy se to nepodařilo vůbec zařadit na program zastupitelstva, kde pan kolega je v koalici vedle členů TOP 09, STAN, Pirátů a podobně.

Děkuji. Dovolím si ještě všechny volat k věci.

Kdyby tady ve vládě byl každý druhý ministr a ministryně, tak tady vůbec o ničem nehovoříme. Tady se pan ministr krčí sám. A projednáváme skutečně velmi důležitý problém. Na to jsem chtěl upozornit. A já jsem to tady přiznal.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni říkali, co je potřeba, co se domnívají, že je potřeba.

A dneska se snažíme o to, abychom promeškali další čas. Řeknu hned proč. Sněmovna se tím nezabývala. A přitom ta věc je velmi jednoduchá.

Je to naše povolání. Je to naše povinnost.

My si musíme říct, kdo má být odebírán, jak často a jak rychle musíme ty výsledky mít, když je někdo odebrán.

Měli bychom se poučit z toho, jak to funguje v jiných zemích.

A u nás je to naprosto samozřejmé.

Matematiku všichni umíme.